A za třetí.

A já to říkám pokaždé, když si podávám ruku s evropskými světovými státníky. Tak kdo a jak by tohle chtěl měnit? Já jsem nějaké riziko? Směšné. Třetí otázka: byl to únos? Podle mě neuvěřitelný dotaz. Kdo si myslí, že já jsem nechal unést svého syna? To se všichni zbláznili? Děti jsou to nejcennější pro rodiče a pro mě určitě ano. A ty různé komentáře.

Takže vzdálenost mezi domnělým únoscem a uneseným tisíc pět set kilometrů. Závěry vyšetřování byly logické a jasné. Tomu v téhle naší zemi snad věří všichni. Nebo ne?